Že to musí být vyrovnávání moci.

Nyní faktická poznámka pana poslance Zdeňka Soukupa, poté je připravena paní poslankyně Jana Hnyková. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Dámy a pánové, reaguji vaším prostřednictvím na pana Schwarzenberga. Já si myslím, že tím mírným rozšířením je právě to stanovisko ústavněprávního výboru k tomu rozšíření pravomocí obracet se na Ústavní soud, tzn. s tím, že už tam nebude vyžadována povinnost získat podpisy senátorů nebo poslanců, ale v podstatě to projde jenom petičním výborem. Co se týče toho argumentu, že v podstatě pozice ombudsmana je velice potřebná, o tom není třeba diskutovat. Ale chtěl bych říci, že právě ombudsman nebo ombudsmani v severských státech, především ve Švédsku, pokud je mi známo, tak takové pravomoci, jaké jsou vyžadovány nebo jaké jsou dány v této novele, prostě nejsou. Tam vysloveně ombudsman a jeho pravomoci vycházejí z jeho přirozené autority.

On má pravdu, že někteří ombudsmani ve skandinávských zemích mají tradiční omezenou roli, ale také ve skandinávských zemích je celá řada podobných institucí, které vlastně sdílejí v podstatě srovnatelná nebo stejná oprávnění, jaká jsou zde navrhována našemu veřejnému ochránci. A mimo jiné ve vztahu k monitorovacímu mechanismu práv zdravotně postižených, tak my jsme také diskutovali zřízení nové instituce, ale vždy po vyhodnocení se ukáže jako efektivní z hlediska synergií svěřit toto veřejnému ochránci, který má zázemí své kanceláře, které je vysoce profesionální. Takže ano, můžeme jít cestou, že ta jednotlivá oprávnění budeme svěřovat novým institucím, které budeme vytvářet, ale toto považuji za efektivnější cestu. Nyní řádně přihlášená paní poslankyně Jana Hnyková.

Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Veřejná ochránkyně práv tentokrát dospěla k závěru, že škola nepřímo diskriminovala studentku, neboť jí na základě školního řádu zakázala nosit muslimský šátek, který je projevem jejího náboženského přesvědčení navenek.

Islám není slučitelný s našimi pravidly chování, naší kulturou a našimi zákony. Budu tvrdě bojovat proti každému, kdo bude šířit islám u nás.

Sami čtete v denní tisku, co se tam děje.

Chci, aby prvním znamením našeho odporu bylo to, že veřejný ochránce práv se islámu nesmí zastávat. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, budu velice stručná a chtěla bych jen připomenout pozměňovací návrhy, které jsem předložila a o kterých budeme hlasovat pod písmenem I1, I2 a I3. Cílem je ochránit místa, která spadají pod působnost veřejného ochránce práv, před uplatňováním islámského práva šaría. Kontrola, zda není uplatňováno právo šaría, má být prováděna například v dětských domovech či ve věznicích, ale především, a to je zásadní, v zařízeních pro zajištění cizinců v pobytových střediscích pro azylanty. Zde je totiž riziko šíření nejvyšší. Stejná ochrana před právem šaría má být poskytnuta i školám, kde je podobné opatření neméně důležité.